Děkuji všem, že podpořili můj návrh usnesení, jsem tomu velmi rád. A také děkuji všem, kteří pochopili, že mou práci si chce přivlastnit někdo jiný.